Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velmi spokojen s odpovědí, kterou jsem dostal od pana ministra.

A já jsem v tomto ohledu chtěl nabídnout panu ministrovi naši plnou součinnost, a to jak našich zastupitelů na magistrátu, tak tady poslanců. Co můžeme všechno ještě udělat pro to, aby se to maximálně urychlilo, aby nedocházelo k prodlevám v tom projektu? Protože to je velký projekt, který jde napříč mnoha volebními obdobími. Mluví se tady o něm už, skoro by se dalo říct, desítky let a vždycky to skončilo tak, že politická reprezentace přijde, nějakým způsobem to rozdělá a stále se to prodlužuje. Takže mě by zajímalo, jestli jsou nějaké možnosti urychlení, jestli ty pracovní skupiny, které byly zřízeny, o kterých píšete v té odpovědi na moji interpelaci, fungují dobře, jestli jsou tam prodlevy. Budu rád za jakoukoliv odpověď a možnost, aby se to konečně někam posunulo.

Prosím, pane ministře. Přesně tak.

My bychom byli velmi rádi, kdyby pokračovala i s novým vedením radnice, a tady si myslím, že by bylo dobře, nebo že bychom velmi uvítali, kdyby se naplnila slova, která nám slíbila ještě paní primátorka, že po vydání územního rozhodnutí, o které jsme už požádali, a to je věc, ve které by nám mohla reprezentace určitě mírným způsobem pomoci, že by se tam žádná z těch lhůt neprodlužovala, že by probíhaly tak, jak mají, tak je tam možnost nějaké pomoci při výkupu pozemků, protože po získání územního rozhodnutí můžeme začít vykupovat pozemky. A pak je to i otázka, řekl bych, debaty s občany, vysvětlování v těch jednotlivých částech. Tam by to určitě šlo. Druhá věc, jak může Poslanecká sněmovna pomoci. My máme připraven a posíláme teď do mezirezortního připomínkového řízení tentokráte vládní novelu zákona 416, v které budeme mít další kroky, které by mohly ještě zjednodušit a urychlit přípravu těchto velkých infrastrukturních staveb.

Takže velmi to vítám a jenom chci říct, že ten harmonogram, a já vám tady ještě můžu dát takový lépe zpracovaný, je optimistický v tom slova smyslu, že nepočítá s nějakým velmi dlouhým zdržovacím procesem odvolání.

Myslím si, že na tu spolupráci můžeme navázat, a já se vynasnažím v rámci své působnosti, aby s námi spolupracovali i kolegové na pražském magistrátu.

Takže já doufám, že na tomto se shodneme a budeme moct potěšit občany nejenom Prahy, ale celé České republiky, že příště, až pojedou přes Prahu, budou mít dopravu o něco rychlejší. Děkuji za pozornost. Děkuji.